Děkuji ještě jednou, děkuji za možnost tady prezentovat návrh zákona, který předkládá pan místopředseda vlády Vít Rakušan.

Státních podniků existuje v současné době v Česku zhruba šedesát. Podle platné legislativy může stát navyšovat kmenové jmění státních podniků jenom o takový majetek, který podnik v průběhu provozování své podnikatelské činnosti nabyl. U akciových společností v majetku státu toto ustanovení neplatí. Aktuálnost této novely, této nové právní úpravy, vyplývá z potřeby státu reagovat na současnou složitou hospodářskou a bezpečnostní situaci. Stát potřebuje mít k dispozici takové nástroje, jak kapitálově posílit státní podniky zajišťující bezpečnostní zájmy státu anebo důležité veřejné potřeby. Takovou veřejnou potřebou je například služba České pošty, jejíž situace se stala impulzem pro tuto novelizaci zákona o státním podniku. Je evidentní, že stát potřebuje, aby se z důvodu postupující digitalizace Česká pošta stala primárním kontaktním místem mezi státem a občany, kteří nebudou schopni nebo ochotni přejít ve styku se státem na komunikaci digitální, a to v daleko širším spektru činností, než jaké od ní stát požaduje dnes. Jak už bylo uvedeno, z časových důvodů je Poslanecké sněmovně navrhováno, aby se zákonem vyslovila souhlas v prvním čtení. Děkuji vám za pozornost.

Pane místopředsedo, milé dámy a pánové, velice zkráceně: zákon o státním podniku upravuje zvýšení kmenového jmění z vlastních zdrojů státního podniku, avšak postrádá úpravu možnosti zvýšení kmenového jmění z externích zdrojů. Cílem tohoto zákona, respektive této novely, je zvýšení kmenového jmění státního podniku ze strany jeho zakladatele, která doposud v tomto zákoně chybí. To je podstatou této novely. Umožní se tak kapitálové posílení státního podniku pro účely například strategických projektů určených k plnění bezpečnostních zájmů státu nebo k zajištění důležitých veřejných potřeb. Děkuji za pozornost. Já vám děkuji a otevírám obecnou rozpravu, do které eviduji jednu přihlášku.

Já se vyjádřím pouze krátce. Tento návrh přináší jednoduchou změnu zákona o státním podniku, kdy v § 2 daného zákona se na konci odst. 4 doplňují věty: